Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám hezké poledne a zahajuji druhý jednací den 45. schůze Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo žádá vydání karty náhradní.

Prosím, pan poslanec Metnar má zájem o vystoupení. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, rád bych vás v souvislosti se včerejšími velmi tragickými, ale také velice závažnými událostmi v Polsku požádal o zařazení bodu Informace vlády o událostech v Polsku a související strategická komunikace vládních činitelů.

Prosím pěkně, já žádné závěry nedělám. Důsledek totiž je vždy stejný, a to jsou dva mrtví obyvatelé Polska, ale zároveň bych očekával od naší vlády plně profesionální a zodpovědný přístup.

Jakkoliv vypuštěná dezinformace může naopak nahrávat ruské propagandě a může poškodit renomé a důvěryhodnost České republiky v očích zahraničních partnerů.

Děkuji, pane poslanče. Dobře, děkuji. Nyní se přihlásil pan ministr Stanjura a následuje paní ministryně Černochová.